Dámy a pánové, jestli je něco velmi vážného, tak to, že tento dvojznačný postoj vybízí k aktivitě nedemokratické síly a radikalizující se extremistické síly a za to na to můžeme doplatit úplně všichni. Jsem přesvědčena o tom, že dohoda s Tureckem nestojí na pevných nohou.

A já jsem se ho chtěla zeptat, co bude ve chvíli, kdy onen limit dohodnutý s Tureckem, tedy 72 tisíc uprchlíků, kteří se mají vyměnit systémem jeden za jednoho, tak co bude, až tento limit bude vyčerpán. Co bude následovat? Diplomatické řeči ti diplomaté říkají, že dojde k přehodnocení dosavadních plánů. Rozumíte tomu někdo? Co bude místo toho?

Na to se chci zeptat pana předsedy vlády a pravděpodobně budu muset najít ještě nějaký jiný prostor. Chtěla bych vědět také, co bude, když mluví evropští diplomaté o onom dobrovolném přesídlovacím programu. Sami víme, že nefunguje. Sami víme, že žádná evropská země ani ty kvóty, ke kterým se tak dobrovolně přihlásila, nenaplňuje. Tak jaký postoj má v tomto česká vláda a jak to hodlá řešit?

Připravila jsem návrh usnesení, který je za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Nehodláme se vracet dozadu, protože jestliže v usnesení z února roku 2015 máme, že nechceme povinné kvóty, jestliže tam máme ochranu schengenského prostoru, jestliže tam máme humanitární pomoc mimo Evropskou unii, tak nevidím za potřebné to do každého usnesení zase znovu dávat. Ostatně totéž, co jsme přijali v únoru roku 2015, jsme přijali v říjnu roku 2015.

Mé pozměňovací návrhy budou čtyři.

První pozměňovací návrh, který předkládá klub Občanské demokratické strany, bude znít takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června roku 2016. Za druhé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie. Za třetí.

Za čtvrté. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranice schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie. Rozumím tomu, že některé návrhy se vám nebudou líbit, budou vám připadat příliš ostré, možná radikální, ale od toho tyto názory mají zaznít, abychom se někam posunuli dál. Mluvit pořád o tom, o čem jsme mluvili před rokem, nedává vůbec žádný smysl. Opakovat tady články, které už se otiskly pětkrát, nedává žádný smysl. Proto přicházíme s tímto postojem, který přináší nějaký nový pohled na tuto věc. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Němcové. Ano, potvrzuji to, co tady říkala o tom usnesení, s tím, že samozřejmě má pravdu.

A ukazuje se třeba i dnes, že skutečně zásadní byly a jsou zásadní i nadále. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pomalu ztrácím naději, přestože jsem podpořil jednání Poslanecké sněmovny na této téma, že to dává nějaký smysl. A řeknu proč.

No ale co zatím slyším tady? Ideologické komunistické projevy proti americkému kapitalismu na straně jedné a na straně opozice podle mého názoru vidím neschopnost překročit aspoň o kousek ten vnitropolitický boj mezi opozicí a vládnoucí koalicí.

Myslím, že jestli by měla mít tato debata smysl, tak má smysl jenom tehdy, abychom se možná jako Francouzi a Britové pokusili nějak solidárně a s rozumem a s nadhledem ten problém řešit. Zatím tady zaznívá jenom: odmítáme americký kapitalismus, odmítáme to, co říká česká vláda, odmítáme všechno, co kdo kdy navrhl. Tak pojďme obráceně: navrhujeme.